Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, vážený pane poslanče Brabče, děkuji za tu vaši interpelaci.

Takže snažíme se tady opravdu hájit jednak zájmy ochrany zdraví obyvatel, zájmy životního prostředí, ale také i nějaké vyvážené zájmy společnosti a i naší ekonomiky.

Ale to je spíš na okraj.

Děkuji. Pan ministr odpoví.

Děkuji, pane ministře.

Prosím, máte slovo.

Nachází se na pražském Smíchově. V lednu roku 2019 prohlásila vláda Bertramku za národní kulturní památku.

Aktuální vlastník zjevně nemá zájem nebo prostředky a schopnosti se stavem kulturní památky cokoliv udělat.

Děkuji, pane poslanče. Poprosím vás příště o dodržení času, chápu, že jste chtěl položit otázku. Prosím o odpověď pana ministra.